Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obrany Martin Stropnický. Děkuji, pane předsedající.

Důvodem předložení tohoto materiálu je naplnit jeden z hlavních cílů v Akčním plánu k národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020, který schválila vláda svým usnesením číslo 382 ze dne 25. května 2015. Konkrétně se jedná o cíl týkající se aktivního odvracení a potlačení kybernetických útoků prostřednictvím Národního centra kybernetických sil zřízeného v rámci Vojenského zpravodajství. Samotným předmětem tohoto materiálu jsou tedy návrhy legislativních změn, které jsou nutné k zajištění plné funkčnosti tohoto Národního centra kybernetických sil. V návrhu novely zákona o Vojenském zpravodajství je stanovena samotnému Vojenskému zpravodajství nová působnost spočívající v zabezpečování kybernetické bezpečnosti České republiky. Navrhovaná úprava také stanovuje pravidla pro používání technických prostředků, a to včetně jejich umístění. Jejich umístění, respektive instalace do požadovaného prostředí, bude vždy podléhat schválení vládou České republiky.

Kybernetická obrana se tímto způsobem zařazuje do systému obrany státu a je zdůrazněna její specifická povaha a role v tomto systému.

Náklady spojené s touto povinností budou podle nového ustanovení kompenzovány podnikatelům prostřednictvím Vojenského zpravodajství, respektive z kapitoly Ministerstva obrany. Pravidla pro tuto refundaci jsou stanovena v návrhu nařízení vlády, který jsou součástí tohoto materiálu.

V rámci bezpečnostní strategie České republiky aktualizované v únoru 2015 jsou mezi identifikovanými hrozbami uvedeny také kybernetické útoky. Předkládaný materiál proto může v budoucnu pomoci eliminovat kybernetické hrozby a zajistit bezpečnost civilního obyvatelstva i naší infrastruktury. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Bohuslava Chalupu, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, po úvodním slově předkladatele návrhu zákona si dovolím vyslovit krátký shrnující komentář.

Zároveň navrhl výbor pro obranu jako garanční výbor a určil i zpravodaje pro Poslaneckou sněmovnu. Pan ministr dle mého názoru předloženou legislativní iniciativu popsal zcela dostatečně a další odborná diskuse je věcí garančního výboru, eventuálně dalších výborů dle vůle ctihodné Sněmovny. Předložená legislativní norma odpovídá prioritám koaliční vlády a odpovídajícím způsobem reflektuje výrazně změněnou bezpečnostní situaci v kybernetickém prostředí a navazuje na již uvedené usnesení vlády. Je poslední čtvrtletí roku 2016, a od roku 2013 jsme se evidentně octli v reálné a dříve jen okrajově předpokládané situaci, ve které jsou proti nám trvale, koncepčně a velmi agresivně vedeny nepřátelské hybridní kampaně v souladu s obecným konceptem takzvané informační převahy, či dominance, k jejímuž dosažení má ofenzivní i defenzivní informační válka sloužit. Informační převaha má přispět především ke zvýšení efektivity vedení bojové činnosti ve fyzických doménách.